Stejně tak jsme samozřejmě zažívali určité spíše inflačně se chovající prostředí v oblasti potravin. Opět je to oblast, kde ta standardní měnová politika má velmi málo schopností to ovlivnit.

Dokonce si myslím, že se můžeme dočkat toho, že ceny budou klesat mnohem rychleji, než jsme očekávali, právě z důvodu aktuální situace, to znamená, pokud tady skutečně bude nějaké výrazné ekonomické zpomalení, či dokonce stagnace, tak samozřejmě to je obvykle spojeno i s poklesem cen, protože půjde o pokles poptávkových faktorů.

Jestliže dneska máme pokles cen ropy o 30 i více procent, tak je zjevné, že v několika málo týdnech až měsících se to musí projevit i v našich cenách na stojanech benzinových čerpadel.

Teď se mi zdá, že pravděpodobnost tohoto scénáře se výrazně snížila, že minimálně v té složce inflace, že inflace prostě půjde dolů, že tam je vysoká pravděpodobnost.

Ale to si myslím, že bude okrajové, že se to rychle vyřeší. Tam kolega z Číny mluvil o tom, že mezinárodní přeprava zboží, ten shipping, už se vrací, dneska je na úrovni 70, 80 % normálu. Takže samozřejmě může se to v jednotlivých případech stát. A může se to stát ještě více možná posléze v případě některých specifických dodavatelů v některých zemích v Evropě. Tam bych to viděl možná ještě jako větší riziko. Pokud jde o pana poslance Skopečka, tak proč jsme nezvýšili ty sazby dříve. Ono je to trošku vždycky složité. I tady to zvýšení bylo velmi těsné. A opravdu se tady bavíme o nějakém velmi jemném ladění, o tom, jestli je sazba vyšší o 0,25, nebo nižší popravdě řečeno národohospodářsky to nic zásadního neznamená.

Ale není to žádný výbuch nějaké nekontrolované inflace, kterého bychom se měli obávat. To se víc obávám o to, abychom neměli problém větší s tím ekonomickým růstem.

Obě jsou legitimní. Ale ta jedna věc je debata o nastavení, o režimu měnové politiky, jestli se vyčerpalo cílení, jak má vypadat alternativa, případně jak mají vypadat jiné cíle, než je jenom inflace. To je legitimní debata. Zatím ta debata prakticky nedospěla k nějakému politicky aplikovatelnému závěru, že by některá centrální banka například změnila typ svého cíle, dokonce ani se nemění úrovně cíle. Všichni zůstávají u toho, co bylo zavedeno, protože, řekl bych, nic lepšího se zatím nenašlo, anebo ty alternativy mají řadu problémů.

Proč ne? Vy jste sám zmínil Spojené státy. Existují další země. Nový Zéland.

Takže určitě to je legitimní.

To určitě nemáme problém.

Teď k té konkrétní situaci nechci dál spekulovat. Skutečně v tuto chvíli je všechno předčasné. My to teď děláme velmi hekticky každý den se snažíme získávat nová data, poznatky třeba i řekněme určité anekdotické povahy z reálné ekonomiky, ze zahraničí, abychom pokud možno dobře na tu situaci v dalších krocích měnové politiky jednali a reagovali, abychom nejednali ukvapeně, ale také samozřejmě opožděně. Čili to bude teď náš hlavní cíl. Děkuji panu guvernérovi České národní banky.

Požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám.